Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz a po něm pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo. Možná někoho nahněvám, ale je mi to v tuto chvíli jedno. Ke kolegovi Plíškovi prostřednictvím pana místopředsedy. Třeba mě poškodíte. Tím, že jsem svou neúčastí na ústavněprávním výboru, je to můj nepořádek, a chybělo tam několik mých kolegů, proto je třeba říct pravdu. Ne že by tam přišel ministr. Byli tam ministerští úředníci, ale tím, že někteří koaliční poslanci nehlasovali nebo tam prostě nepřišli, tak dopadlo hlasování tak, jak dopadlo. To je celá pravda.

To je celý problém. Ne problém ministerstva, účasti koaličních poslanců na výboru. Děkuji vám. Eviduji další faktické poznámky, to znamená první je pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Kalousek a po něm pan poslanec Benda. Požádám tedy pana poslance Bendla o faktickou poznámku.

Obecně mám trošku strach z koncentrace moci na Ministerstvu financí.

K čemu je to potřeba? Děkuji vám. Nyní pan poslanec Kalousek. Připraví se pan poslanec Benda. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vaším prostřednictvím rád bych řekl panu zpravodaji a panu poslanci Schwarzovi, že chápu jeho důvody, byť jsou mírně šokující, protože jeho hnutí společně s hnutím ANO sem šla proto, že budou makat a nebudou to dělat jako politici předtím.

A to nám určitě neřeknete. I když nám...

Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Připraví se pan poslanec Schwarz. Máte slovo.

Je pravda, že on na prvním jednání výboru nebyl, ale většina věcí byla odhlasována naprosto jednoznačnou většinou ústavněprávního výboru, protože Ministerstvo vnitra nebylo s to obhájit, proč by Finanční a Celní správa měly lézt do registru přestupků, když k tomu neexistuje žádný důvod.

Ale na ústavněprávním výboru to přece procházelo naprosto jednoznačnou většinou, a proto bych byl rád, aby alespoň věci, které prošly na ÚPV a které nyní ministr říká, že nesouhlasí, a já mu rozumím, že za vládu může nesouhlasit, ale aby tady byly zdůvodněny a bylo možno se o nich tady věcně pobavit.

Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Děkuji, pane místopředsedo. Já mu to řeknu prostřednictvím pana místopředsedy, jak to skutečně je.

Prostě jsem tam nebyl. Kdybych tam byl, tak klidně bych i za to ministerstvo vysvětlil.

Protože jsem opravdu přesvědčen, že Finanční správa musí koukat do přestupků. Jsem opravdu přesvědčen, že Celní správa musí koukat do přestupků. Jsem přesvědčen o tom, aby ty přestupky, i to rybářství...

Prosím, pokračujte. Touží po odpovědi. Já odpovím proč. Celní správa řeší přestupky, Finanční správa řeší přestupky a policie v minulosti, když řešila přestupky, co nejsou trestnými činy, tak je vrací někomu k došetření. To jako právníci víte.

Je to velice jednoduché. To je ten důvod. A to poslední jsem chtěl dopovědět. To je strašně mylné, co si tady myslí o mých kolezích mnozí z vás, že hlasujeme, jak nám někdo řekne. To jste opravdu na velkém omylu. Ono to tak možná vypadá, ale já mezi ně a moji kolegové nepatřím. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Připraví se pan poslanec Kalousek. Já bych chtěl ušetřit pár minut času tím, že bych chtěl deklarovat, že ve všech možných procedurách hlasování, ať už se vybere návrh výboru, respektive návrh výboru říká: hlasujme dohromady o tom, jestli se všemi pozměňovacími návrhy budeme hlasovat o Celní a Finanční správě, zda bude, nebo nebude mít přístup, tak v té alternativní proceduře, která velmi pravděpodobně bude předložena, uvidíme ještě, jak dopadne debata, ale budeli předložena, tak garantuji, že budu podporovat to, abychom hlasovali o možnosti Celní a Finanční správy nahlížet do registru samostatně. Aby si to rozhodla Sněmovna. A to si myslím, že je věc, na které se můžeme shodnout. Já se přiznám, že k tomu mám také velký otazník, protože si nejsem úplně jist, jestli má být daňová kontrola prováděna na základě toho, že někdo má přestupky a někdo nemá, ale jak říkám, rozhodneme o tom hlasováním. Není třeba se vracet k proceduře v této věci. O Celní a Finanční správě navrhnu, abychom hlasovali, a dohodnu se s kolegy, abychom předložili alternativní proceduru, která umožní hlasování jednotlivě.